Tak, to byla faktická poznámka pana poslance Holíka. Omlouvám se, nyní tady byl zapsaný s přednostním právem pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, diskuse je velmi široká, já tedy postupně budu odpovídat na některé otázky, abychom na konci potom se dobrali nějakého výsledku.

Byly tam pouze skelety bez výbušniny, to vyplývá jak z přezkumu pyrotechniků, tak i z evidence, kterou daly firmy.

Pyrotechnici toto odmítají, toto prostě není z pyrotechnického posouzení pravda. Pohyb osob po areálu, které cizincům nabízeli zboží, je předmětem vyšetřování. Kolik bylo předmětného materiálu, máme pouze z evidence firem. Ale vyšetřování samozřejmě k tomu směřuje.

Co se týká krizového zákona a to, co říkala paní poslankyně Černochová, prostřednictvím pana předsedajícího.

Nevím, vážená paní kolegyně, kolikrát jste na místě samém byla, prostřednictvím pana předsedajícího, ale já tam byl dvakrát. Prostě podle hasičů krizový stav vyhlásit možné nebylo. Co se týká krizového plánu.

Ministerstvo obrany v minulosti a to není problém pana kolegy Stropnického, s nímž se nehádám, ale snažím se prioritně věc řešit. Nevím, kde jste našla, že bychom se hádali, já o tom tedy nevím. Tak Ministerstvo obrany si v minulosti vymohlo výjimku, že tyto vojenské objekty jsou ve zvláštním režimu, a tudíž nejsou zahrnuty v krizových plánech. Když docházelo ke schválení výroby pro firmu Bochemie, což je ta zmiňovaná firma, která přepracovává raketové palivo, tak stavební povolení schvaloval zvláštní Stavební vojenský úřad v Olomouci a tato firma, i když nemusela, se dobrovolně do krizového systému kraje přihlásila. Tato firma je zčásti vedle tohoto areálu, ale zčásti některé sklady má v areálu vlastní. Co se týká povinnosti Ministerstva vnitra ve vztahu ke krizovým plánům ostatních ministerstev a ostatních krajů, nebo všech krajů v České republice, vám bude podána písemná zpráva ve lhůtě do sedmi dní, pokud se takto můžeme dohodnout. Je to rozsáhlejší materiál a ten postup bude písemně vyřešen. Co se týká nějakých dohadů, vážená paní kolegyně, ohledně našich sjezdů a dalších. Já úplně nevím, jak to chodí v ODS, ale pro nás je prioritní, abychom řešili problémy lidí. Nás v této věci sjezd tedy určitě nezajímá. Já jsem byl účasten všech těch diskusí. V momentě, kdy zavolal pan hejtman Mišák, na zasedání vlády se věc projednala a pan premiér požádal pana ministra obrany, aby ve věci konal, což se také stalo. A následně když Policie České republiky požádala o možnost zapojení Armády České republiky, pan premiér bezodkladně svolal mimořádnou vládu, která rozhodla. Já bych, kolegyně a kolegové, znovu chtěl připomenout jednu věc. Vy jste se v rámci minulých let rozhodli proškrtat k prosperitě v rámci vašich pravicových vlád. Ono to prostě nefunguje.

Já tu nebudu jmenovat minulé ministry, budu uvádět konkrétní čísla a nechci tady rozšiřovat jakousi hysterii. Co se týká stavu, který tam v současné době je.

I to je jedna z větví vyšetřování, kterou se velice vážně zabýváme. My jsme dostali úkol od pana premiéra, následně od vlády. Ministerstvo vnitra provedlo sken platné legislativy a dvacátého druhého, kdy pan premiér svolal Bezpečnostní radu státu, bude platná legislativa a názor Ministerstva vnitra projednán a budou dány úkoly ministerstvům k tomu, aby připravila legislativní změny k tomu, abychom primárně posílili výkon kontroly a sekundárně se pobavili o tom, jestli je opravdu vhodné a výhodné pro Českou republiku, aby tady soukromé firmy mohly naskladnit tolik tun munice na jednom místě bez jasných pravidel. Osobně si říkám, že to dobré prostě není, není to dobré, není to výhodné, není to potřebné. To znamená, pojďme ten stát posílit na úroveň, kterou potřebují občané České republiky. Vy jste se rozhodli, ještě jednou říkám, proškrtat k prosperitě, a jednoznačně se ukazuje, že to nefunguje. Děkuji panu ministrovi vnitra. Vážené dámy, vážení pánové, tak já jsem rád, že po těch mnoha pokusech Úsvitu na předešlých schůzích, abychom zařadili bod VrběticeVlachovice na jednání Poslanecké sněmovny, že to konečně vyšlo. Škoda, mohli jsme si ta fakta tady projednat dříve a občané by byli spokojenější.

Já bych se v tom svém projevu chtěl zaměřit se svými otázkami trošku jinam než všichni ostatní. Všichni ostatní hodnotí v podstatě ten zásah, který tam probíhá, a ptají se na to, co teď bude. Mě zajímá to je také důležité, samozřejmě. Ale já se tady pořád snažím už měsíc a půl získat odpovědi na otázky, kde došlo k tomu systémovému selhání, kde jsou ty chyby, proč vlastně k tomuto došlo a kdo za to může. Dodnes jsme se nedozvěděli od vlády, kdo za to může a kde jsou ty systémové chyby. Pan premiér Sobotka tady minule říkal, že se připravuje nová legislativa. Ale jak mohou připravovat novou legislativu, když nemají pojmenované systémové chyby a systémová selhání? Takto to nefunguje. Jak může být připravováno nová legislativa, když dodnes nevíme, kdo za to může, kdo selhal a kde stávající systém selhal.

Pan ministr Stropnický nám po těch výbuších řekl, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké je množství munice na místě skladováno, respektive bylo to tady řečeno a tyto údaje od soukromých firem se teprve poptávaly. Na druhou stranu a zároveň pan ministr uvedl, že teprve budou tlačit na soukromé firmy cituji: aby dodaly seznam, co ve skladech mají.